Jde v něm také o jasnou a srozumitelnou zprávu obyvatelům těchto krajů, že parlament na ně nezapomíná, že parlament vnímá jejich situaci, že parlament vnímá to, že tyto kraje jsou dlouhodobě přehlíženy a doplácejí v mnoha oblastech na to, že byly a jsou špinavým energetickým zdrojem pro velkou část republiky. Že kromě svého zdraví a ne zcela utěšených životních podmínek doplácejí obyvatelé těchto krajů na zbytek republiky také nespravedlivým rozdělením úhrad za vytěžený nerost, který tento senátní návrh napravuje.

Děkuji vám za pozornost a také za případnou podporu. Děkuji. To byla poslední přihláška v rozpravě, takže rozpravu končím. Nevidím.

Takže přestávka.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat.